Do této rozpravy jsou přihlášeni v tuto chvíli čtyři poslankyně a poslanci. Jenom konstatuji, že poslancům, kteří se přihlásili k faktické poznámce ve chvíli, kdy ještě nebyla otevřena obecná rozprava, nemohu dát slovo, a prosím, aby se přihlásili znovu do sloučené obecné rozpravy.